Adamec Ivan pracovní důvody, Beznoska Adolf od 18 hodin pracovní důvody, Brázdil Milan zdravotní důvody, pan poslanec Fiala Radim zahraniční cesta, pan poslanec Gabal Ivan zahraniční cesta, pan poslanec Grospič Stanislav do 17 hodin pracovní důvody, pan poslanec Havíř Pavel pracovní důvody, pan poslanec Holík Pavel pracovní důvody, pan poslanec Luzar Leo zdravotní důvody, paní poslankyně Marková Soňa zdravotní důvody, pan poslanec Nykl Igor pracovní důvody, pan poslanec Ploc Pavel pracovní důvody, paní poslankyně Putnová Anna do 17 hodin pracovní důvody, pan poslanec Sedláček Jan zdravotní důvody, pan poslanec Šrámek Pavel osobní důvody, pan poslanec Vácha František pracovní důvody, pan poslanec Velebný Ladislav do 16 hodin pracovní důvody, pan poslanec Vondrášek Josef zdravotní důvody, pan poslanec Votava Václav zdravotní důvody, pan poslanec Vozdecký Josef zdravotní důvody, paní poslankyně Wernerová Markéta pracovní důvody, pan poslanec Zlatuška Jiří do 18 hodin pracovní důvody.

Pan premiér Sobotka se omlouvá z pracovních důvodů. A nyní, než budeme pokračovat, vás prosím o klid v sále. Děkuji. Nejprve bych vás chtěla seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Ve středu 8. dubna navrhujeme projednat bod 84, je to sněmovní tisk 366, zákon ve třetím čtení, dětské skupiny. Poté již pevně zařazené body 4, 15 až 20 a 25.

V 9 hodin tedy zahájíme jednání body z bloku zprávy, návrhy a další dle schváleného pořadu schůze. Poté případně budeme pokračovat body z bloku smlouvy první čtení dle schváleného pořadu schůze.

Pokud není námitek, nechám o návrzích z grémia hlasovat najednou. Nevidím námitku. Máte námitku? Potom se chcete přihlásit? Potom budeme upravovat další program. Dobrá, nevidím žádnou námitku. Zahajuji hlasování.

Hlasování končím. Konstatuji tedy, že návrh z grémia byl přijat. A nyní zde eviduji další přihlášky k programu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Asi jste si všimli, že během velikonočních svátků se České republice opět podařilo proniknout do zahraničních médií. Bohužel ne způsobem, který bychom si asi všichni přáli.

Nicméně myslíme si, že této povinnosti není zbavena Poslanecká sněmovna jako ústavní instituce, která reprezentuje podle Ústavy veškerou moc lidu, které se zodpovídá vláda, a vláda dělá zahraniční politiku. A jestli dnes znejisťujeme nejenom domácí veřejnost, ale i své zahraniční partnery tím, jak mluví, jak se chová a kam jezdí pan prezident republiky, tak minimálně Poslanecká sněmovna jako nástroj vůle všech lidí by k tomu měla říct podle našeho názoru naše jasné stanovisko.

Chci zdůraznit, že naším motivem vůbec není bránit panu prezidentovi, aby navštívil Moskvu, a už vůbec naším motivem není bránit panu prezidentovi, aby uctil památku padlých sovětských vojáků.